Víte, já jsem si tady vzpomněla i na tu debatu, která tady probíhala v minulém volebním období a týkala se paní poslankyně Válkové. Ta v sobě tu sebereflexi měla.

Takže bych chtěla říct, že zřejmě se omluvy od pana ministra kultury nedočkáme, takže stahuji návrh na omluvu ministra kultury, ale ponechávám a trvám na tom, aby se hlasovalo o tom bodě, který jsem tady navrhovala už včera Postoj Poslanecké sněmovny k vzájemným vztahům mezi Českou republikou a Státem Izrael.

Omlouvám se jako poslankyně za nácka, ale to, že pan ministr si dělá, co chce, na tom trvám!

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Pěkné dopoledne, dámy a pánové. No, jako řadový obyčejný poslanec jediná šance, jak vystoupit, je navrhnout bod, tak já navrhnu bod změna jednacího řádu.

Pro mě přednostní právo je, že má někdo přednost v nějaké frontě poslanců před ostatními, nikoliv exkluzivitu.

Tolik můj návrh. Děkuji.

Tak nyní se vypořádáme s jednotlivými návrhy, tak jak zazněly. Nejprve je zde návrh pana předsedy Faltýnka.

Neníli tedy námitky, budeme hlasovat jedním hlasováním.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní je zde návrh pana předsedy Rakušana, abychom bod 379 týkající se zásluh československých legionářů zařadili nejprve...

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.